Dále ještě načtu omluvy, které mezitím přišly.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 60. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 60. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Kdo je proti?